Chci se zeptat, jak vláda zajistí, že se nevydáme řeckou cestou předlužení země, které může vést i ke snížení výdajů na sociální politiku včetně důchodů v blízké budoucnosti. Já chci pomoci seniorům stejně jako všem dalším, kteří potřebují pomoc. Opakovaně jsem hlasoval pro zvýšení valorizačního mechanismu tak, aby navyšoval nízké důchody, a plně souhlasím s valorizací důchodů na příští rok v průměru o více než 10 tisíc korun ročně.